Nejprve ze sedmičky náměstků, které zdědil po Františkovi Bublanovi, šestici odvolal ze sedmi šest odvolal a zároveň doplnil jen dvě místa. Zbylé funkce zrušil.

A tak dále. Takže já to tady můžu číst hodiny.

Za zhruba dva a půl měsíce ve funkci stihl Langer změnit vedení ministerstva.

Přišli jsme připraveni, věděli jsme, co máme dělat.

Ta taky skončila.

Takže mi děláme naplno. Pracujeme naplno.

A nechápu proč, protože jednak byly zneužity informace z toho vyjednávání.

Ano.

Mám bohaté zkušenosti s panem Kučerou.

No protože zaměstnanci hrozili vzpourou a destabilizací. Takže pan ministr to musel řešit. A teď děláme otevřené výběrové řízení a přihlásilo se 22 lidí.

Chtějí pobídku, ale my musíme vyjednávat.

Tím, že získal kontrolu jak nad ministerstvem, tak v důsledku toho i nad největším pojistitelem, se Marek Šnajdr dostal do pozice, v níž řídil fungování celého českého systému zdravotnictví!

Nemocnice byla malá, špatně řízená, v blízkosti velkého města, ale i velkou spádovou oblastí. Tento případ je příkladem toho, jak je politika propletena s korupcí a soukromými nezadatelnými zájmy.

Evropská unie nám to píše. A pan Topolánek pana Šnajdra chránil. A došlo to až tak daleko, že narušoval policejní vyšetřování a jmenoval státního zástupce, který Šnajdrovi poskytl ochranu před soudní mocí.